Pro příchozí zopakuji, že hlasujeme o změně zpravodaje, a tím se stává nebo stane pan poslanec Marek Benda.

Návrh byl přijat. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane předsedo vlády, vážená paní ministryně, paní ministryně dvě, páni ministři, dámy a pánové, naskakuji opravdu jako zpravodaj na poslední chvíli díky omluvené paní kolegyni Lesenské. Poměrně podrobně vás s návrhem zákona seznámila, respektive s návrhem novely ústavy seznámila paní ministryně obrany, paní kolegyně Černochová.

Určitě budeme muset vést ještě nějakou diskusi se Senátem, abychom skutečně našli znění, které by bylo průchozí 120 hlasy v Poslanecké sněmovně a příslušným kvorem i v Senátu, ale zdá se nezbytné, abychom k novele ústavy ve věci pobytu vojsk, jejich povolování a dalších věcí přistoupili. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Prosím, máte slovo. Dobré dopoledne. Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády.

Tato novela navrhovaná vládou ruší povinný souhlas Parlamentu České republiky a nahrazuje jej v odst. 4 písm. b) jednak rozhodnutím vlády České republiky a jednak rozhodnutím mezinárodních organizací, jichž je Česká republika členem. Podle mého názoru není možné takhle zásadně odebírat pravomoci moci zákonodárné ve prospěch moci výkonné, tedy vlády, a navrch ještě de facto posílit pravomoc mezinárodní organizace vůči České republice. To by zásadně narušilo dělbu moci, základní princip právního státu, současně by to omezilo suverenitu České republiky. V situaci, kdy konflikt na Ukrajině hrozí kdykoli rozšířením na další území Evropy, jak se ukázalo před několika týdny, je velmi nebezpečné dávat do rukou vládě tak mocný instrument, jako je vyslání vojáků do jaké operace bez toho, aby to projednala Sněmovna, případně i Senát. Je třeba zachovávat chladnou hlavu. Současná právní úprava je nastavena správně, funguje, nová úprava není potřebná. Jenom připomenu, že dneska vláda tyto pravomoci má v případě vysílání vojáků do mírových operací, případně záchranných operací při živelních pohromách. Kdyby vznikl problém a bylo třeba jednat o vyslání našich vojáků rychle, hnutí Svoboda a přímá demokracie nemá problém s tím, zúčastnit se takového urgentně svolaného jednání. Poslanecká sněmovna dokáže akutní záležitosti projednat zrychleně v řádu hodin, maximálně dnů. Tuto zásadní novelu ústavy je třeba odmítnout jako celek, a proto podávám návrh na zamítnutí. Děkuji za pozornost. Děkuji, zaznamenala jsem váš návrh na zamítnutí.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně.

A já proto to svoje neutrální stanovisko ještě jednou podtrhuji.

Čili na jedné straně rozhodně nechci komplikovat vládě, která má nezáviděníhodnou situaci v současné době rozhodovat o mnoha věcech, které budou mít dopady na budoucnost této země, tak jí komplikovat ještě více situaci zamítavým stanoviskem, jak zde zaznělo od mého předřečníka pana poslance Víchy, vaším prostřednictvím, paní místopředsedkyně, nicméně nebyla bych ráda, kdybychom odbyli tuto novelu tím, že už předem jsme přece k ní svůj postoj, názor, jak tady také připomněla vhodně paní ministryně obrany, vyjádřili.